To jenom k tomu rozpočtování.

Není to přece něco, co se jednou schválí, a nereaguje to žádným způsobem na podmínky. Ten rozpočet se snažíme všichni dělat tak, aby odpovídal potřebám země, odpovídal tomu, co potřebují občané, co potřebují podnikatelé, co potřebuje veřejná správa. Takže pokud se prostě zvýší třeba bezpečnostní riziko, je potřeba přidat peníze na obranu. Když se objeví nečekané dopady vysokých cen energií, je prostě logické, že na to reaguje vláda a rozpočet. V případě, že se situace uklidní, zase můžeme mít prostor pro snižování výdajů a nějakým způsobem odpovědně hospodařit. To znamená, že se to ukáže na konkrétních příkladech. Vrátím se ke státnímu rozpočtu, což jsou fakta, která máme na stole, za rok 2022.

Výsledný deficit byl 360 miliard korun podle prosincových vyhodnocení, což představuje částku 5,4 % HDP. Je to o 15 miliard méně, než s čím počítala novela rozpočtu, což je dobře. Je to o 17 miliard méně, než byl původní předpoklad bez války a bez všech těch faktorů na loňský rok, se kterým přišla vláda Andreje Babiše. Meziročně deficit rozpočtu klesl o 59,3 miliardy korun, a to i v situaci mimořádného dění v Evropě, a došlo k tomu pouze díky tomu, že jsme při přípravě toho rozpočtu reagovali na aktuální vývoj.

Takže tady je vidět, že jsou důvody, protože všechno, co jsem jmenoval, pomáhá občanům, pomohlo jim překonat situaci s inflací, s vysokými cenami energie, a byly to úpravy rozpočtu, za kterými stojíme, které byly dobré a které jsme museli udělat v průběhu roku, abychom dokázali, jak jsem to předtím řekl, aby ten rozpočet dokázal skutečně dýchat s občany, s jejich potřebami, s potřebami firem a všech dalších, na kterých nám prostě musí záležet.

Děkuji. Paní poslankyně má zájem o doplňující dotaz. Prosím, máte slovo. Pane premiére, já to zkusím jinak.

Prosím, takhle se skutečně nerozpočtuje. Děkuji a nyní čas pro odpověď pana premiéra.

My předpokládáme, že inflace bude v příštím roce generovat další mimořádné výdaje v čele s vyššími důchody, sociálními dávkami, zastropování cen elektřiny a plynu a další věci.

Jsou zde také samozřejmě plánovány další výdaje, které my pokládáme za důležité, protože chceme investovat do naší bezpečnosti a obrany, chceme investovat do dopravní infrastruktury a investujeme do vzdělávání, což odpovídá potřebám České republiky a odpovídá to i prioritám naší vlády. Děkuji za dodržení času. Děkuji za slovo, paní předsedající. Vážený pane premiére, já doufám, že bych dnes mohl být první poslanec, kterému odpovíte na konkrétní otázku. Dovolte mi ji tedy vám položit a týká se přijímání vaší pětikoaliční novely o České televizi a Českém rozhlase. A zároveň, jak jsem zmínil, vás prosím o přímou odpověď na konkrétní otázku, jelikož tuším, že byste mi v následujících pěti minutách rád sdělil, co všechno je obsahem této novely a že rozdělením volby mezi Poslaneckou sněmovnu a Senát plníte své programové prohlášení. To samozřejmě víme. Má otázka ale směřuje k tomu, na co jsem upozorňoval jak při prvním, tak při druhém čtení zákona, tedy že tento zákon účelově přijímáte ve chvíli, kdy má být volen generální ředitel České televize. Rada České televize včera schválila harmonogram této volby a výběrové řízení na generálního ředitele začne 14. února. 17. dubna bude uzávěrka přihlášek, 17. května pak bude hlasování radních o zúžení počtu uchazečů na pět a Rada České televize bude volit 7. června nového generálního ředitele České televize.

Opravdu vám to nepřijde účelové? Nebojíte se, že tímto krokem pro jistou část společnosti zcela znevěrohodníte toto médium veřejné služby, případně nového generálního ředitele?